62.

Jak už jsem říkal, projednávání tohoto bodu jsme dnes opětovně přerušili v obecné rozpravě.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Já bych ji tedy poprosil, jestli by mohla pokračovat. Současně prosím všechny přítomné v sále, aby se ztišili, případně aby si vyřídili vše potřebné mimo jednací sál. Paní poslankyně, máte slovo. Pane předsedající, děkuji.

Skončila jsem u změny občanského soudního řádu.

A poslední tři změna zákona o státní sociální podpoře, změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a změna zákoníku práce.

V závěru bych si tedy dovolila říci, doufám, že jsem to tím také zdůvodnila, že nemohu podpořit to, aby novela občanského zákoníku šla do druhého čtení.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Děkuju za slovo, pane předsedající. Velmi stručně.

Zároveň, protože už asi nebudu mít příležitost, blíží se závěr projednávání, tak chci všem, ale opravdu všem klubům poděkovat za věcnou a až na některé výjimky i kultivovanou debatu k této problematice. Děkuju za pozornost. Děkuji. Není zde, takže já si ho odmažu. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, tentokrát budu trošku delší a omlouvám se, budu, což nebývá mým zvykem, více číst, a to proto, že jsem se snažil diskusi skutečně poslouchat, porozumět, vnímat, a tak jsem si psal poznámky, abych se mohl vyjádřit k těm obavám a varováním, které tu zaznívají. Ještě jednou prosím, kolegyně, kolegové. Je to skutečně zamyšlení nad tím, co jsem slyšel. První takovou oblastí je institut manželství, jeho délka trvání a odkazy na historii. Bezesporu je manželství dlouholetý institut, ale také je to bezesporu institut, jehož právní rámec se za tu dobu výrazně proměnil.

Druhá otázka, která tu často zaznívá, je otázka rolí a výchovy. Myslím, že především na roli, přijmuli tedy tento koncept a termín, na roli ženy a jejího postavení je vidět, že se mění, že to právě není něco, co je stabilní v historii, co má svůj vývoj, a já pevně doufám, že všichni ho hodnotíme jako pozitivní. Souhlasím bezesporu s tím, že výchova je spojena se vzory. Souhlasím, že dítě se má potkávat se vzory různými.

A přiznejme si, že bezesporu potkávají vzory pozitivní i negativní bez ohledu na jejich orientaci. Každý z nás zná nějaké dítě, u kterého doufá, že si vzor ze svých rodičů nevezme. Protože předávání hodnot prostě nezáleží na pohlaví, orientaci dané osoby, ale na osobních kvalitách. Ze své rodiny, a to mám jednoho z rodičů nevlastního, si odnáším, že rodiče jsou milující, podporující, pečující a předávající hodnoty a že já mám být slušný, poctivý, přemýšlivý, pracovitý.